Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený nepřítomný ministře Babiši, když Sněmovna projednávala tisk 417, bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, mezi nimi i pozměňovací návrh poslance vašeho vlastního politického hnutí, poslance Karla Raise, který navrhoval ukončit okamžitě daňovou podporu čistých biopaliv. Vy jste několik týdnů předtím deklaroval ochotu podpořit tento návrh vašeho vlastního poslance, abyste potom v rozporu s tímto veřejným slibem hlasoval jinak, a když jste byl na tiskové konferenci žádán o důvod rozporu v tomto chování, řekl jste, že jste měl od svého ministerstva neutrální stanovisko, a tudíž jste se musel zdržet. Já teď odhlédnu od situace, že neutrální stanovisko nijak nezavazuje předkladatele, aby se zdržel, ten může hlasovat pro i proti, obojí je veřejně správně, ale členové rozpočtového výboru vědí, že to stanovisko nebylo neutrální, že bylo souhlasné, že váš úřad navrhoval podpořit návrh poslance Karla Raise. A vy jste obelhal Sněmovnu a obelhal jste veřejnost, když jste obhajoval skutečnost, že jste hlasoval ve prospěch své soukromé firmy na úkor veřejných rozpočtů. Myslím si, že veřejnost i Poslanecká sněmovna by si zasloužily vaši odpověď, proč jste takto bezprecedentním způsobem lhal.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, obracím se s touto interpelací k nepřítomnému ministru financí panu Andreji Babišovi.

Mnoho z občanů onoho vodňanského regionu nemá možnost řešit své daňové záležitosti jinak než osobní návštěvou tohoto pracoviště.

A také ještě, zdali je ten záměr v souladu s všude hlásaným záměrem pana ministra zlepšit výběr daní v České republice.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že máme večer mimořádnou schůzi ohledně celé této problematiky, na kterou jsem se chtěla ptát, tak položím na mimořádné schůzi panu ministrovi dotaz. Děkuji. Další interpelující bude pan poslanec Jiří Valenta, který bude interpelovat přítomného pana ministra průmyslu a obchodu. Vážený pane ministře, v médiích se objevila informace, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nedodrželo jakési závěry, na kterých se společně dohodlo při jednání se zástupci Ministerstva vnitra, týkající se projektu rozvoje sítí nové generace.

Ptám se vás také i na další důvody tohoto silně medializovaného sporu zahájeného údajně dopisem ministra vnitra Chovance z 8. června, kde vám vytýká, že vaši úředníci nebyli od října loňského roku schopni zásadní připomínky do plánu zapracovat. Tento nastíněný řekněme názorový nesoulad mezi ministerstvy může do budoucna vygenerovat nejen zvýšení bezpečnostních rizik státu, ale i další ohrožení hospodářského růstu České republiky. Je v tomto ohledu také pravdou, že byste měl urychleně předat vnitru kompetence k vybudování a provozu registru pasivní infrastruktury a také na Ministerstvo vnitra přesunout odpovědnost za národní plán rozvoje sítí nové generace? Děkuji. Prosím pana ministra.

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tento dotaz. Rád bych reagoval na to, jak je to s rozvojem vysokorychlostního internetu.

Jak jistě víte, Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo jako první přijímání výzev na další období.

Roli státu, která byla prvním sporným bodem na plánování a přípravě podmínek soutěže, jsem zmínil. Druhým požadavkem bylo umožnit čerpání dotací z ORPIK i státnímu podniku pověřenému přípravou, plánováním a následnou správou sítí nové generace.